Váš přístup je jinak zkrátka destrukční jak pro české zdravotnictví, tak zároveň poškozuje naši ekonomiku. Tedy vláda chce vlastně škodit ve dvou oblastech zároveň. Mám pro vás, vládo, skromné doporučení. Nerušte EET a peníze, které díky tomu od vás nezvykle rozumnému kroku získá státní rozpočet, nemusíte brát českým nemocnicím, lékařům a ve výsledku pacientům. A co víc, pokud tady ve Sněmovně zrušení EET silou protlačíte, dojdeme ještě několika negativních efektů. Stát přijde o důležité informace, navíc zcela výjimečně dostupné prakticky online, které může využívat k efektivnímu plnění svých funkcí. Co se týče občanů, dojde pro ně k úbytku prodejních míst, která akceptují bezhotovostní platby, jejichž počet mimochodem po zavedení EET významně narostl, a to i mimo velká města. Zároveň se zpomalí zavádění elektronických účtenek a sníží počet obchodníků evidujících nákupy elektronicky, což mimo jiné zákazníkům významně usnadňuje pozdější reklamace. A podnikatelé, ti přijdou o efektivní nástroj pro podporu svého podnikání, který již na platformě EET mnozí vybudovali, přijdou také o přirozenou možnost vymezit se vůči kritice, že nepřispívají férovým dílem k plnění veřejných rozpočtů a tedy fungování státu. V neposlední řadě pak nedostupnost potřebných dat povede k návratu více náhodně zaměřených daňových kontrol a ke zbytečnému zatěžování podnikatelů, kteří dodržují pravidla.

To je v dnešní době nepředstavitelné. A tohle byla pro řadu z nich první pokladna, která nejen že ukázala, o kolik stát někteří obírají, ale také, o kolik některé z nich obírá jejich personál a o kolik příležitostí pro svůj byznys přicházeli. EET můžeme dál rozvíjet, těch možností je celá řada. Můžeme například zavést digitální daňové přiznání, to už dnes funguje v různých zemích. Podnikatelé ušetří na účetních a administrativě. Co dělá ministr pro místní rozvoj, zmocněnec pro digitalizaci, poslanec a předseda Pirátské strany v jednom pan Bartoš? Opravdu nastartovanou digitalizaci v podnikatelském sektoru zcela zhatí, nebo EET použije pro rozvoj dalších projektů? Proč tato vláda ruší nástroj pro boj s šedou ekonomikou a jde tak přímo proti svému vlastnímu programovému prohlášení? Má snad koalice jiný, lepší plán? Má v šuplíku připravené jiné řešení? Žádají to po koalici svazy a asociace? Není to ani pomoc lidem, není to ani zdravotnictví, kterému peníze berou. Je to ale logické.

EET je úspěšný projekt Andreje Babiše, každý ho s ním má spojený, a tak přestože funguje, objektivně narovnal tržní prostředí a přinesl do státní kasy peníze, tak je potřeba ho zrušit. Já vnímám, že vy jste se za těch několik let vmanipulovali do situace, kdy si asi říkáte, že vám nic jiného nezbývá, i když víte, že neděláte dobře. Řešení ale existuje dobrovolné EET. Zkuste konečně méně antibabiš politiky a začněte pracovat skutečně ve prospěch občanů a firem. Je nejvyšší čas. Zkrátka i kdybych chtěl sebevíc, nenapadá mě jediný rozumný důvod, proč elektronickou evidenci tržeb rušit. Proto budu hlasovat proti tomuto návrhu. Děkuji za pozornost. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přejí pěkný podvečer.

Prosím, paní poslankyně.

Dovolím si začít.

V rámci přípravy na projednávání tohoto tisku mě zaujalo několik pasáží, či spíše dva body dotýkající se tohoto tisku. Druhý bod snížíme byrokratickou zátěž při správě daní a poplatků, zrušíme povinnost EET a parametricky upravíme kontrolní hlášení. Proč to cituji? Docela překvapivé zjištění. Nyní k samotnému tisku a jeho podstatě.

Chápu, že je to jeden z bodů programového prohlášení současné vlády a ta jej tímto plní nejen v obecné rovině. Ale i tady samozřejmě platí, že než se definitivně rozhodneme cokoli zrušit, je zapotřebí bedlivě zvážit pro a proti. A právě toto zvážení mě vedlo k závěru, který chci říci hned na začátku. Jsem zásadně proti, mám k tomu několik důvodů.

V oblasti společenské omezení šedé ekonomiky, posílení pocitu, že podvádět se nevyplácí, a v podnikatelském prostředí narovnání podmínek v tržním prostředí.

Podle vyhlášky byl náběh povinnosti evidovat tržby rozdělen do čtyř fází vymezených podle činností, ze kterých tržby pochází.